Chtěl bych je držet na této úrovni, v jaké jsou. Ale Velká Británie se dostala do této situace, kdy si to může dovolit právě díky proočkovanosti.

A myslím si, že pak si budeme moci skutečně dovolit ta opatření rozvolnit. Děkuji. Děkuji za odpovědi.

Nicméně Británie vykazuje vysoké číslo proočkovanosti, to je pravda.

Stále si ministerstvo myslí, že bylo dobrým rozhodnutím ukončit vývoj naší vlastní vakcíny?

Takže se zeptám, co ministerstvo plánuje v této oblasti, abychom tento pandemický stav mohli ukončit a dostali se třeba na ten stav proočkovanosti jako Británie?

Děkuji.

Vycházíme z vakcín, které máme.

Téměř každý lék má nějaké nežádoucí účinky.

Budeme doufejme v září. Děkuji.

Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo.

Pro příští rok navrhujete deficit ve výši 390 miliard korun. Navzdory koronakrizi je to samozřejmě neuvěřitelný zásah do rozpočtu.

Mluvím konkrétně o výdajích na vědu a výzkum, které se podle návrhu Ministerstva financí podle návrhu rozpočtu na příští rok mají snížit. Přitom podle střednědobého výhledu mělo jít na tuto oblast 38 miliard korun, což byl růst alespoň o půl miliardy oproti letošnímu roku, jakkoli zástupci vědeckých institucí a organizací mluvili o tom, že je nezbytná částka blížící se 40 miliardám korun.

Samozřejmě ten návrh jakkoli nezohledňuje inflaci, která samozřejmě reálný obnos peněz na vědu a výzkum dále snižuje.

Ten váš návrh na snížení peněz je o to více nepochopitelný, že jiné položky, jako například výdaje na státní úředníky, rostou v návrhu na příští rok. Děkuji za slovo.

Jenom trošku ještě obecně. To není málo, když to máte v rozpočtu najít.

Jsou to učitelé, jsou to policisté, hasiči, vojáci. Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Děkuji za slovo.

Takže vy naopak zhoršujete hospodaření nebo navrhujete zhoršit hospodaření na příští rok.